Ta situace opravdu není dobrá.

Proto si myslím, že obecný zákon je daleko lepší než jednotlivé dílčí zákony, které řeší jednotlivé skupiny. To je ten důvod, proč si myslím, že by bylo dobře, abyste přece jenom, byť jste rozhodnuti, zvážili, zda tuto schůzi nepodpořit, a proč by bylo dobré, abyste se zamysleli nad tím, zda si tyto skupiny nezaslouží vaši podporu, zda si nezaslouží vaši pomoc a zda si nezaslouží váš zájem.

Chtěla bych podotknout, že v žádných zákonech, které tady schvalujeme, není přímo v tom zákoně uvedeno, z jaké kapitoly rozpočtu bude ten nárok, který tím zákonem vzniká, hrazen.

Stejně tak jako to, že nejsme schopni říci a vyčíslit dopady do rozpočtu.

Ale my někdo víme, jak dlouho ti lidé ještě nebudou moci podnikat? Kolik to ještě bude týdnů či měsíců? A určitě se tady bavíme o miliardách, možná i desítkách miliard korun, to je určitě pravda.

Takže to jsou všechno argumenty, které tady padají spíše z hlediska nějakého technického.

A jak už jsem řekla mnohokrát, a opakuji to pro jistotu znovu, my jsme samozřejmě ochotni se bavit o konkrétních parametrech a ustanoveních toho zákona.

A tam určitě můžeme hovořit i o pozměňovacích návrzích tak, aby lépe odpovídaly tomu vašemu úhlu pohledu, té praxi úřadů, aby všechny náležitosti, které požadujete, tam byly doplněny. Ale dělat z podnikatelů a živnostníků a priori podvodníky, tak jak jste tady také nastínila, paní ministryně, tak to si prosím vyprošuji.

Nikdo ještě nedokázal jediný příklad takového podnikatele, který by takhle adoroval vládu.

Často takových, kteří od státu nikdy nic nežádali a nechtěli a teď jsou poprvé v situaci, poprvé, kdy od státu tu pomoc potřebují, majíli přežít, majíli dál poskytovat své služby, prodávat své produkty, majíli dál zaměstnávat lidi.

Mrzí mě, že už tady není, ale třeba mu to kolegové z jeho klubu vzkážou. Za osm měsíců tady máme konec volebního období, osm, devět, měsíců.

Proto tady opakovaně, a v tomto volebním období opravdu už poněkolikáté, přicházíme s tím návrhem zákona. A tímto odpovídáme i na tu výhradu pana předsedy Okamury vaším prostřednictvím, pane předsedající, že to je nějak účelové v tomto čase. Můžete si to dohledat ve stenozáznamech, můžete si dohledat, že už jsme tady ten zákon jednou projednávali. Takže všechno tady to je liché, lichá argumentace těch, kteří zkrátka ten zákon přijmout nechtějí. Vnitro ten návrh sice zpracovalo, ale tady ve Sněmovně jsme jej ještě neviděli.

Je zkrátka nejvyšší čas se tím zabývat, pokud to myslíme vážně. A já tedy nemohu brát vážně slova kohokoliv z vlády, kdo se sice zaštiťují tím, co má napsáno v programovém prohlášení, kdo se zaštiťuje tím, co připravilo ministerstvo, ale ve skutečnosti neudělal ani zrnko pro to, aby se tady návrh skutečně mohl prosadit a projednat.

Já pevně věřím, že jste ochoten přiznat i to, že my nejsme ti, kdo určují, kdy bude mimořádná schůze, a že jako člen vedení této Sněmovny máte možnost ovlivnit, jestli to bude právě ve čtvrtek a v jakém čase, nebo jestli to bude až v pátek, nebo jestli to bude až v příštím týdnu. Toto všechno můžete ovlivnit, tak prosím pěkně tady potom na mikrofon nehrajte takovou estrádu. Je to nedůstojné. Navíc když jste tvrdil, jak jsme to mohli už projednat, nebo můžeme projednat, protože ten návrh zákona třeba o odškodňování, tedy ten, který tady také máme zařazen, je na programu. To je sice pravda, tak já vám připomenu jedno hlasování z 15. prosince, kdy jsem chtěla, aby ten zákon byl předřazen.

Proto jsem chtěla, aby byl pevně zařazen. A jak hlasovala vaše strana včetně vás? Zdržela se!